Začneli nová vláda další kroky ke zvyšování vnitřní efektivity zdravotnictví, začneli je připravovat a realizovat, a možností toho nad rámec co bylo již provedeno, je skutečně stále mnoho, budu já první, kdo bude navýšení toku peněz do zdravotnictví podporovat, a TOP 09 v této oblasti rozhodně nebude hrát roli destruktivní opozice. Ale dělat to v této době, kdy nemáme žádné záruky, že se systém bude dále zlepšovat, kdy jde opravdu jen o čisté přilévání peněz, jak po tom neustále volají odbory, Česká lékařská komora a další, peněz, které nejsou určeny na zvyšování efektivity systému, to by bylo jednoznačně cestou zpět. Mám tady dvě faktické poznámky.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo Senátu, vážený pane předsedo vlády a členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi velmi stručně reagovat na předcházející vystoupení. My tady posloucháme o systému nemocenské, zdravotní a já nevím jaké státní politiky, ale my tady řešíme dnes v tomto bodu, jak si přečtete na tabuli, zákonné opatření. To je situace, která se musí řešit okamžitě, a nezáleží na systému, který byl v minulosti rozvrácen, pak vybudován tak neefektivně, jak je, a teď se snažíme o řešení. My jsme nahradili účetní deficit vnitřní zadlužeností, protože stát snižoval deficit tím, že nechal vyčerpat všechny rezervy zdravotních pojišťoven, a dnes jsme v situaci, že zdravotní pojišťovny platí tak, že jsou v druhotné platební neschopnosti i poskytovatelé a hrozí, že nebudou dodavatelé dodávat jak léky, tak zdravotnické prostředky.

A všechno to jde na úkor zaměstnanců, kteří z veřejného zdravotního pojištění platí tolik, že se musí solidarizovat s těmi státními pojištěnci i osobami samostatně výdělečně činnými.

Děkuji vám. Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Soňa Marková. Máte slovo, paní kolegyně. Děkuji za slovo.

To jsou peníze, které systému doopravdy chybí. Poslední věc. Nemocnice v krajích jsou před kolapsem. Všichni, co jste tady z jednotlivých krajů, víte, kolik musí kraje dofinancovávat krajské nemocnice.

Mluvit o efektivitě na úkor pacientů se mi zdá minimálně nemorální! Slovo má pan kolega Stanjura. Krátký komentář ke dvěma posledním faktickým připomínkám komunistů. Za druhé. Když se podíváte, které nemocnice mají problémy, porovnejte. Jsou nemocnice, které umějí hospodařit, a ty, které neumějí.

Děkuji za dodržení času. S faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek. Děkuji, tak pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik a poté pan kolega Miroslav Kalousek. Děkuji panu kolegovi Kalouskovi za přednost. Nebojte se, pane kolego, vrátím vám to.

Vždyť přece víme všichni, jak to bylo, když pravicová vláda měla pustit korunu levicovým krajům. To se hodně hodně kroutila, a myslím si, že dopad takový je. Velmi správně tady bylo poznamenáno, že každé procento je 5 mld. korun minus, to znamená každé procento, o které se teď na léky a zdravotnické pomůcky a další věci, které ve zdravotnictví jsou užívány, nyní sníží a věříme, že se dostaneme do této diskuse o snížení DPH na tyto věci tak bude znamenat nápravu stavu. Platba za státní pojištěnce, to už se srovnalo.

Děkuji i za dodržení času. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Nepochybuji, že mi to vrátíte, pane předsedo. Zdravotnické pomůcky zrovna tak jako dětské pleny nám primární právo s odvoláním na 6. směrnici Evropské unie neumožňuje dávat do snížené sazby, takže tam to asi nepůjde.

Pokud je zdravotní systém dominantně financován ze zdravotního pojištění, je tam vysoká míra solidarity, protože čím víc vyděláváme, tím víc platíme, zatímco jeli ten poměr více vyrovnáván platbou za státního pojištěnce, což je významná položka státního rozpočtu zvyšující deficit státního rozpočtu, tak dopadá na ty nejslabší a nejchudší. Děkuji panu poslanci Kalouskovi.

Chtěl bych reagovat na dvě záležitosti co platí zaměstnanec a co platí zaměstnavatel.

Co se týká poznámky solidarity a spravedlnosti, to je samozřejmě pravicové a levicové pojetí. Tady se asi nesejdeme.